Růžovou. Poprosím znovu bych upozornila, pokud oslovujete poslance, tak byste je měli oslovovat prostřednictvím paní předsedající. Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je pan poslanec Jaroslav Faltýnek.

Děkuji. Nikdo další... A vidím, že se ještě přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Bureš. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Zakládat další, nevím, jestli je ten správný postup.

Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, opět se krátce vyjádřím za poslanecký klub SPD a v kostce uvedu, o co se v tomto zákoně jedná. Zákon o významné tržní síle reguluje zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s prodejem potravin souvisejícími. Rovněž se tak podle tohoto zákona posuzuje i zneužití významné tržní síly, které bylo uskutečněno v cizině, pokud jeho účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky. Významná tržní síla je takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.

Zákon o významné tržní síle zneužití významné tržní síly obecně zakazuje a dále upravuje náležitosti smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem s touto významnou tržní silou. Cílem směrnice je sice sblížení právních předpisů členských států týkajících se nekalých obchodních praktik v zemědělském a potravinovém řetězci, jejich vymezení, sjednocení a způsob jejich omezení, ale nesmíme především zapomínat na české dodavatele. Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je úplná transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Změny je třeba provést zejména v pojetí takzvané významné tržní síly a seznamu nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských produktů a potravinářských výrobků. V případě úpravy týkající se obchodních smluv a některých nekalých obchodních praktik sice vzešlo předkládané znění této novely zákona, i z podnětů dozorových orgánů a profesních sdružení, ale klub SPD souhlasí s předřečníkem s vrácením zákona k přepracování. A pokud k tomuto vrácení k přepracování nedojde, budeme podávat pozměňovací návrh navýšení podílu českých dodavatelů a firem a zvýšení jejich ochrany. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně. Tak ještě jednou, kolegyně a kolegové. Já jsem se přihlásila dvakrát, aby jedna část, která je pro mě hodně důležitá a byla důležitá především pro lidi, kterých se tento zákon týkal, nezapadla v tom projevu, a to, že při projednávání zákona o významné tržní síle by se měly napravit i marže v potravinové vertikále a vlastně nepřímo by se mohl novelizovat i zákon o cenách.

A dovolila bych si dát takový malý, velmi malý příklad. Ten má nějaké náklady a minimálně, a to jen v málo případech, by měl prodávat za cenu nákladů.

A pokud budeme prodávat za rovné náklady a marže tam nebude, samozřejmě do státní pokladny nám přijde nula. Pak tam máme zpracovatele.

Neumí se domluvit a já to tady dávám jako návrh, zda bychom se k tomuto nemohli opravdu sejít a pracovat na tom, aby se upravil tento zákon. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Dalším a zatím posledním přihlášeným je pan poslanec Kott.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.